Technické zajištění hranic ano, pracujeme na tom.

Analýza Ministerstva vnitra měla souvislost s tím, že popisujeme vhodné pozemky, vhodné případné migrační toky nebo proudy, a na ty jsme připraveni velice rychle a efektivně nasadit mobilní zařízení. Policie České republiky s armádou garantují, že českorakouskou hranici jsme schopni v rozsahu vojenského cvičení řešit do pěti hodin. Do pěti hodin! Německo pochopilo, že už si nemůže dovolit přijímat milion migrantů ročně. A máte pravdu v tom, že pokulhává registrace.

To je ta špatná zpráva pro Evropu, že se někdo dostane přes několik členských států bez toho, aby byl v jakékoliv registraci, a to je potřeba změnit.

My jsme rádi, že k tomu partneři v Německu dospěli. Ochrana schengenské hranice, mezinárodní síly na hranici, vybudování mezinárodních policejních sil a jasné rozdělení lidí, kteří potřebují pomoc, a lidí, kteří jsou ekonomickými migranty a nemají šanci v Evropě získat azyl. Vaše cesta z mého pohledu znamená uzavření České republiky a ekonomickou katastrofu. Lidé si nás zvolili. Děláme všechno pro to, aby se v této zemi žilo dobře. Jsme desátou nejbezpečnější zemí na světě. Desátou nejbezpečnější! Děkuji panu ministrovi vnitra a chci konstatovat, že mám sice tři přihlášené k faktické poznámce pana kolegu Holíka, paní kolegyni Lorencovou a Langšádlovou, ani jeden nemůže dostat slovo, protože jsme po rozpravě. Bylo to závěrečné slovo pana ministra. Pokud je přihlášen s přednostním právem pan poslanec Marek Černoch, tak mu nemohu dát slovo nyní, protože se přihlásil zpravodaj, který má stejné přednostní právo, takže v tomto ohledu nyní pan zpravodaj Janulík. Prosím, pane zpravodaji, se závěrečným slovem.

Opravdu ne.

Prostě opravdu, my si tam žijeme, nechte nám to, prosím vás, tak jak to máme.

Děkuji.

Pane zpravodaji, prosím, poslouchejte mě, než tedy dám slovo panu kolegovi Černochovi, který má přednostní právo.

Pan kolega Černoch řekl... Já to shrnu i za vás, pane zpravodaji. Vrácení k přepracování. Takže jenom si chci upřesnit, pokud jste si poznamenal rozpravu, jestli tam ten návrh na zamítnutí explicitně byl, nebo nebyl. Byl jednou. Pan kolega Lank i zamítnutí. Dobře. Tak to máme jasné.

Proto jsem žádal pana zpravodaje, aby když sleduje rozpravu, to není mou povinností, to je povinností zpravodaje, tak jako jestli tam je, nebo není.

Děkuji. Pan zpravodaj neposlouchal. K panu ministrovi. Pane ministře, my jsme vás nikdy nekritizovali za vaši práci. Ta kritika, která je, je na legislativní návrhy, na legislativní postup. Děláte svoji práci. Byli jsme se podívat, není to tak dlouho, v zařízení v Bělé, kde naopak jsme říkali, že zařízení je velmi dobře zabezpečeno, policie koná, dělá svoji práci dobře. Celé zařízení je vedeno velmi dobře.

A práce policie je na velmi dobré úrovni. Myslím si, že co se týče náboru policistů, tak je tam ještě jedna věc, o které by bylo také dobré říci, to jsou platy, platové podmínky policistů, protože jsou to lidé, kteří vykonávají a je jedno, jestli se jedná o pohraniční policii, nebo jestli se jedná o pořádkovou policii jsou to lidé, kteří opravdu dělají svoji práci dobře a mají za to být zaplaceni. Stejně jako hasiči, záchranáři a další složky, zdravotní sestry a tak dále. Co se týče Evropské unie, tak ano, vy jste řekl, že by bylo potřeba, aby se spolu dokázala Itálie a Řecko dohodnout a jiné státy dohodnout. Na výboru pro evropské záležitosti bojujeme za to, aby Evropská unie našla alespoň částečnou legislativu, evropskou legislativu, která bude shodná a bude řešením, protože ty státy nejsou schopny se dohodnout mezi sebou, kdy Řecko něco navrhne, Itálie na to nedá razítko a obráceně. Nefungují hotspoty, o kterých se mluvilo v létě, že to je spása všeho. Během pár týdnů bylo jasné, že to neřeší vůbec nic. Proto je potřeba hledat společnou politiku, kterou Evropa ale zatím buď nechce najít, anebo prostě není schopna ji najít. A bez společné politiky, bez řešení jako takového imigrační krizi nevyřeší nikdo. Mluví se velmi dlouho, a mluvil o tom i pan vicepremiér Babiš, že je potřeba chránit schengenskou hranici. Říkáme to více než půl roku, že je potřeba chránit schengenskou hranici. Za celou tu dobu se nestalo vůbec nic. Je to pouze mediální masáž pro lidi, tak aby měli pocit, že se něco děje. Neděje se nic.

A za pár měsíců na to mu celá Evropa děkovala za to, že se k tomu postavil tak, jak se postavil. A platí to o všech státech mimo České republiky. Samozřejmě teď směrem k panu zpravodaji. Nikdo nechce ploty, a já nevím, jakým způsobem bylo pochopeno, o čem jsme tady mluvili. I když prostě v určité chvíli i to je třeba potřeba. Ale v současné chvíli jsme mluvili o technickém zajištění.